Já tedy nejsem odborník na policii, samozřejmě. Ale je třeba, abyste si zametla prostřednictvím předsedajícího také před svým prahem. Ten, kdo snížil policii platy, jste byli vy, když jste vládli. A vy jste vnesli chaos a nejistotu do policejního sboru. Takže tady je také prvopočátek. Děkuji. Já nevím, jaké období můj předřečník myslí.

Budiž mu země lehká.

A jak tady bylo řečeno minule, žádná jiná vláda neměla tolik obviněných policistů a policistů ve vazbě, jako má ta vláda vaše. Takže o tom, kdo si má zamést před jakým prahem, přemýšlejte vy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

všichni mají kus pravdy.

Když jsem si tedy pečlivě prostudoval všechny pozměňovací návrhy, tak jsem zjistil, že v každém pozměňovacím návrhu je většina dobrých věcí.

Vážené dámy a pánové, já tu nebudu hrát žádnou politickou kartu, já už kandidovat nebudu, to slibuji. Ale já bych byl skutečně rád, abychom tento zákon přijali ve znění všech, všech pozměňovacích návrhů, které tam jsou. Já si myslím, že tyto pozměňovací návrhy včetně toho, který se týká výsluh.

Tak se to týká jenom těch, kteří jsou na vysokých funkcích. Čili na závěr bych byl rád, kdybychom už konečně tento zákon přijali ve znění všech pozměňovacích návrhů, protože v žádném jsem nenašel nic, co by mně vadilo.

Děkuji. Je tady ještě jedna faktická poznámka, a to pana poslance Petra Kořenka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Já mám tu výhodu, že tady sedím první volební období a dohledávám ve veřejných zdrojích.

Novinářům to po jednání řekl premiér Petr Nečas a ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Takhle jste se starali o bezpečnost našich lidí? Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Jenom krátce bych chtěla reagovat na pana doktora Štětinu, pana kolegu poslance Štětinu. Nemůžou být schváleny všechny pozměňovací návrhy, které v tom systému jsou. Protože některé pozměňovací návrhy se, pane kolego, vylučují vzájemně. Takže nelze je přijmout všechny. K tomu, co tady zaznělo od jiného kolegy, mého předřečníka.

Byla ekonomická krize. To přece všichni víte.

Naopak tato Sněmovna a celá ODS celé toto volební období se snaží v otázkách bezpečnosti, v otázkách obrany naší země dělat všechno pro to, abychom něčeho společně dosáhli. Nikdo mně nemůže vyčítat, že bych se nesnažila... Já vám rozumím, paní poslankyně. Požádám kolegy a kolegyně o klid.

To znamená, že bych musel tento bod přerušit ještě před jedenáctou hodinou. Ne, ještě jednou. Jestli chcete, abych vyjmenoval ty, kteří tady hlučí, tak to udělám do protokolu.